Rok?

To je ten projekt.

Nedostupnost péče se týká také dětské psychiatrie ano, velký problém kde se nám v první řadě podařilo navýšit úhrady z veřejného zdravotního pojištění a zvýšit tak atraktivitu této odbornosti pro mladé lékaře. Dalším cílem reformy bylo omezit dlouhodobé hospitalizace v psychiatrických nemocnicích a naopak posílit akutní lůžkovou péči.

Nám se podařilo reformu dostat na vládní úroveň a formou Rady vlády pro duševní zdraví vzít všechny potřebné aktéry ke spolupráci. Také jsme si vědomi, že takto komplexní změnový proces nelze stihnout za jedno volební období.

A to nejdůležitější na celém procesu? Z mého pohledu to byl fakt, že u všech jednání, plánování i realizace byli právě lidi se zkušeností s duševním onemocněním, aby se náhodou nestalo, že naplánujeme systém, který svým uživatelům nebude vyhovovat. Dělali to odborníci. Při takto celospolečensky přínosném procesu, na kterém participovaly stovky odborníků, zástupců rezortů či organizací a dalších aktérů, kterého pokračování bylo pečlivě naplánováno a připraveno, mě ani nenapadlo, že by jeden člověk mohl proces nejenom zbrzdit či zastavit, ale dokonce i zpochybnit.

Mě vždycky fascinuje, když pan premiér mluví o tom, že byl nějaký covid za nich.

No, takže rada byla zrušena.

Takže pan ministr zrušil tu radu, nahradil ji obdobným orgánem na Ministerstvu zdravotnictví, a zrušil samostatné oddělení i řídící orgány reformních změn.

Kašle zkrátka na to.

Není to jednoduché.

Ale máme smůlu. A ministr místo toho i ten střet zájmů, který má z Brna, on bojuje proti všemu, co bylo za Babiše, takže to je určité...

Děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci se vyjadřovat k předchozímu projevu, protože je to věcí samozřejmě legitimní a důležité diskuse. To téma je důležité, s tím naprosto souhlasím, a je úplně normální, že opozice kritizuje vládu, a je to dobře v demokracii. Nicméně i ta kritika, o to bych chtěl poprosit, by se měla dít určitou kultivovanou formou a myslím si, že použití některých přirovnání u kolegů poslanců k duševnímu onemocnění je už věc, která je poněkud za hranou. A nebylo to ojedinělé, bylo to v tom projevu minimálně pětkrát.